To jsou limitace, které mladé rodiny mnohdy odrazují od toho uvažovat o vícenásobném rodičovství, a to je také jeden velký úkol, který jsme bohužel třeba v minulém volebním období nezvládli dotáhnout, a je to velký úkol pro toto volební období, pro tuto Sněmovnu. Jenom bych se chtěl přimluvit za to, abychom ve výborech diskutovali o parametrech toho zákona. Myslím si, že tam je třeba možná o některých úpravách uvažovat, nicméně propusťme tento návrh zákona do druhého čtení.

Můžeme vůbec jednat?

Rodiny s dětmi zřejmě vládu moc nezajímají. Čekáme. Já myslím, že omluv zase tolik není, abychom někoho z vlády sem nesehnali.

Dobře. Pan ministr zdravotnictví! Slovo má k faktické poznámce pan poslanec Pavel Bělobrádek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já určitě budu hlasovat pro propuštění do dalšího čtení, a to pro tyto argumenty. Především já zastupuji tisíce sester a lékařek, které okamžitě po zjištění, že jsou těhotné, odcházejí na pracovní neschopnost. Tím se snižuje už před porodem jejich životní úroveň a pak ještě po porodu.

Jakmile se narodí dítě, každá rodina má okamžitě mnohem a mnohem vyšší náklady, protože dneska každé dítě, a čím víc jich je doma, tím větší náklady jsou, a tudíž souhlasím s tím argumentem, že se sníží životní úroveň. Je to tak.